Mám jeden příklad.

Co se týká plošného opatření.

My jsme říkali, že program této schůze nepodpoříme. Já si myslím, že ani nemůžeme. Fakt vzhledem k době, v které to projednáváme, vzhledem k tomu, v jaké podobě ty návrhy zákonů jsou, to přece po nás nemůžete chtít.

Ale abych byl pozitivní: já si myslím, že budeme muset opatření udělat.

Všichni chtějí mít krásnou přírodu, všichni chtějí mít továrny, které nesmrdí, které nekouří, ale na druhou stranu je potřeba jim říkat: Nic není zadarmo.

Dámy a pánové, je to jenom začátek! Takže my dneska program nepodpoříme. Děkujeme.

Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych k vám promluvila jako místopředsedkyně Sněmovny, ale i jako bývalá starostka, bývalá hejtmanka, a především poslankyně strukturálně postiženého Karlovarského kraje. Ráda bych se vyjádřila k dnešnímu svolání mimořádné schůze a k důležitosti programu, který je předložen.

Tyto body a tyto zákony v prvním čtení již mohly být schváleny včera na čtvrté schůzi, pokud by se tomu tak nestalo na organizačním výboru. Všichni z nás, všech 200 poslanců, kteří jsme byli zvoleni občany České republiky, jsme všichni získali mandát poslance a slibovali jsme, že budeme hájit zájmy občanů.

Já si myslím, že pokud jede ministryně financí a vicepremiérka, jedná s příslušným eurokomisařem a dostane politický příslib, tak je teď na nové vládě, aby ten politický příslib, který se jí podařilo dojednat, tak aby nový ministr financí pan Stanjura to dotáhl do zdárného konce.